A já znovu opakuji, že tato Sněmovna, a teď bez ohledu na to, zda jsme koaliční, nebo opoziční poslanci, musí být totálně znejistěna. Buď ministři vaší vlády mluví pravdu, ale potom kradou.

A proč by měla mít vaše vláda důvěru? Já si neumím představit jinou variantu. Když si vzpomenu na přísloví, které mě učila moje babička, tak ona v tom neviděla rozpor.

Předpokládám, že lžou i kradou, ale to si netroufám říct.

Prosím pěkně, takovýhle výsledek my nemůžeme dopustit. To není jenom vaše věc.

Já jsem řekl, že zcela nepochybně na to svoláme mimořádnou schůzi. Na poradě předsedů poslaneckých klubů zvážíme, zda to bude mimořádná schůze k tomuto bodu, anebo zda to bude schůze svolaná k vyslovení důvěře vlády. Obecně se kloním k té druhé variantě, protože jestli nám dva významní členové vaší vlády nenabízejí jinou možnost, než že lžou, anebo kradou, tak bychom jim neměli věřit ani v jednom, ani v druhém případě. V každém případě se tomu budeme věnovat na mimořádném zasedání a těžko si umím představit důležitější mimořádné zasedání. Děkuji.

Děkuji za slovo. Debata je mimořádně vážná, tak dovolte jen krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra, abychom si rozuměli. My jsme nechtěli mluvím za náš klub , aby pan premiér teď řekl, kdo má pravdu.

Na to má mechanismy vláda. Tak ať to neposouváme někam, kde to není. Nechtěli jsme po panu premiérovi, aby teď hned řekl: Toho odvolám. Toho odvolám. Odvolám oba. Neodvolám nikoho. My jsme chtěli jenom slyšet, že v případě, že jeden či druhý prokáže vládě a nám, Poslanecké sněmovně, že jeho podezření jsou oprávněná, abychom zase nečekali na pravomocné rozsudky za osm let, že pan premiér bude konat. Nemáme z toho radost. Ani se tomu nesmějeme jako mnozí z nás. Mohli bychom si jako opozice mnout ruce, jak si to mezi sebou rozdávají členové vládní koalice. Tak to prostě není. Víme, kdo má většinu. Ale to přece neznamená, že nemůžeme řešit a požadovat po premiérovi, který za tu vládu zodpovídá jako za celek, aby rozhodl rychle, aby případně řekl, na základě čeho se bude rozhodovat a jak se bude rozhodovat. Tomu přece rozumíme. K tomu jsme premiéra nevyzývali, protože by logicky musel říct: já to v tuto chvíli nevím. Pokud pan premiér například řekne tuto větu, kterou mu nabízíme, nebo nějakou podobnou v podobném duchu, tak pro tuto chvíli, pro tuto minutu nebo hodinu, mně osobně to stačí.